Děkuji panu kolegovi Plíškovi. Děkuji, pane předsedající.

Tímto chci všechny o tom informovat. Děkuji panu poslanci Šinclovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jedná se o návrh části čtvrté. Ta část novelizuje zákon o místních poplatcích.

Proto navíc ten tak dramatický návrh nebo tak dramatické navýšení nebylo požadováno ani ze strany Svazu měst a obcí.

Myslím si, že je to zcela rozumné navýšení, nebo prostě limit navýšení, a věřím, že tento návrh bude přijat Sněmovnou.

Prosím, pane zpravodaji.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Nyní pan poslanec Roman Sklenák v podrobné rozpravě, připraví se paní poslankyně Dobešová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Děkuji pěkně.

Obsah této věty zní: Přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 korun na jedno včelstvo.

Paní poslankyně, já vás přeruším a skutečně požádám sněmovnu o klid. Respektujte alespoň, že to musí být ve stenozáznamu řádně zapsáno, a v tomto ohledu je tady tak velký hluk, že to zapsat není možné. Prosím tedy znovu o klid.